Děkuji za slovo. Pokud jde o tu ex post kontrolu odposlechů, tak samozřejmě s tím souhlasím. To je velký problém. Máme to řešit. Nicméně není to předmětem této novely. Ale můžu vás ujistit, že jsem mluvil s předsedou komise pro odposlechy, kterou tady v Poslanecké sněmovně máme, a že budeme připravovat návrh, který toto bude řešit, protože ten stav není uspokojivý. Ti lidé skutečně nedostávají vyrozumění, ale řešme to separátně tam, kde se to řešit má.

Už jenom krátce. Odposlechy se nařizují pouze v několika málo konkrétních případech, a to pokud někdo při falšování důkazů zneužívá svého mocenského postavení coby úřední osoby, pokud chce druhému tímto přivodit újmu, pokud slibuje druhému prospěch či ho získává pro sebe, anebo padělá důkazy jako člen organizované skupiny, či touto činností způsobí škodu velkého rozsahu. Takže ty odposlechy se skutečně nařizují pouze v kvalifikovaných, závažných a korupčních případech. Děkuji. Nyní řádně do rozpravy přihlášený pan poslanec Válek, poté se z místa přihlásil pan poslanec Blažek. Prosím, máte slovo. Hezké dopoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to je právník za právníkem. Já jsem se rozhodl, že to naruším, protože toto je velmi odborná problematika.

Přitom je to ale celé o hledání jakési spravedlnosti, o hledání spravedlnosti a rovnováhy mezi oběma systémy. Proč to říkám? Říkám to proto, že si myslím, že ta varianta včetně toho pozměňovacího návrhu je hledání této cesty.

Obecně si myslím, že v každé slušné společnosti, v každé společnosti, která sama sobě věří a je dostatečně demokratická, by měla být spíš chráněna práva slabších než práva těch silnějších.

Proto si myslím, že bychom měli, pokud přijmeme tento zákon, v každém případě s pozměňovacím... V každém případě s tím pozměňovacím návrhem. A měli bychom myslet při hlasování na to, že bychom jako Poslanecká sněmovna vždycky měli bránit demokracii a práva těch slabších. A slabší v tomto případě jsou obvinění.

A toto je to, co bychom si měli vždycky uvědomit, a tyto bychom měli tím zákonem chránit. Tím, že pan poslanec narušil diskusi členů ústavněprávního výboru, vyvolal několik faktických poznámek. Takže nejprve paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Volný.

Tím opravdu nejslabším jsou ty statisíce obětí a poškozených.

A ta oprávnění jsou zakotvena v procesním řádu.

Ale ti skutečně nejslabší, to jsou poškození a oběti trestných činů. Já si myslím, že maření spravedlnosti by v právním státě mělo být skutkovou podstatou trestného činu včetně toho, když někdo svádí k takovému jednání, bez ohledu na to, jestli jde o advokáta, daňového poradce, laika nebo třeba státního zástupce. Je to nepřípustné, je to ovlivňování, je to maření spravedlnosti.

Děkuji. Pan poslanec Volný svou faktickou poznámku stáhl.

Tady ukážu konkrétní příklad.

Tyto skupiny je prostě potřeba trestně stíhat, je potřeba, aby byla zachována jejich práva v rámci trestního stíhání, ale to je všechno.

To znamená, ta řízení se táhnou šest let v případě, že ten člověk byl chycen při činu, a ti advokáti zneužívají miliardu různých výmluv a nástrojů, jak se vyhnout trestnímu stíhání.